S ohledem na velmi krátkou lhůtu pro připomínky nemůže Nejvyšší soud poskytnout hlubší rozbor řešené materie. Nicméně pro stručnost lze konstatovat, že postačí, budeli politická reprezentace, to je moc výkonná a zákonodárná, respektovat ústavní pořádek, jak jej vymezil Ústavní soud například v již zmíněném nálezu spisová značka 28/13. Pouhé přečtení tohoto nálezu by mělo předkladatele vést k tomu, že od záměru opětovně zasahovat do platové základny soudců upustí. Tuto připomínku hodnotíme jako zásadní. Konec citátu vyjádření Nejvyššího soudu. Vy všichni to znáte, ten starý příběh. Tady už víc jak rok leží návrh poslance Andreje Babiše na zmrazení platů ústavních činitelů. Ten se týkal jenom platů ústavních činitelů.

Ale fakticky to znamená zpomalení růstu či zmrazení platů nejen poslanců a senátorů, ale i soudců, a to navzdory tomu, že zde byla v minulosti určitá gentlemanská dohoda, že se už na tyto platy nebude sahat. Vzpomínáte si, že za ministryně Heleny Válkové došlo k nějakému narovnání a že se soudci vzdali svých nároků, které se, teď vám neřeknu přesně, v jaké výši pohybovaly, ale zkrátka nepožadovaly dorovnání ve svých příjmech s tím, že už je to naposled, co se tato materie vůbec řeší a projednává. Považuju to za úplně zbytečné, považuju to za nevhodné to zapojovat tady do konsolidace veřejných rozpočtů a samozřejmě říkám tady s veškerou vážností od mikrofonu, že ve výsledku se nakonec dočkáme přezkumu Ústavním soudem a že nakonec ty prostředky s velkou pravděpodobností budou muset být dorovnány.

Já myslím, že tímto způsobem by skutečně předkladatel neměl postupovat. Je to také důvod a říkám to tady dopředu, proč budu navrhovat v té správné chvíli, aby i tento tisk byl přikázán ústavněprávnímu výboru.

Za druhé tady máme včelaře. V balíčku se navrhuje sjednocení limitů pro osvobození ostatních příjmů v § 10 zákona o daních z příjmů na 50 tisíc a zrušení úpravy příjmů z chovu včel § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů. Když to probíráte se včelaři, tak většinou vám řeknou jednu větu: že to opravdu není dobrý nápad.

Není to vůbec šťastný nápad. Vy víte, že Česká republika je včelařská velmoc. My máme možná největší hustotu včelstev nejen v Evropě, ale na světě, že to není vůbec jednoduché hospodaření.

A třeba jenom letos na jaře opravdu uhynulo velké množství včelstev a ta situace není jednoduchá.